Něco takového jsem opravdu nečekal. A tento bod je ukázkou toho, jestli jsme schopni s vládou komunikovat jako moc zákonodárná s mocí výkonnou a jestli pořád platí slova Listiny a Ústavy České republiky, že vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně a je na jejím doporučení, na jejím rozhodnutí o důvěře také závislá. Byl bych rád, aby se už nikdy něco takového neopakovalo. Děkuji vám. Já vám děkuji. Svítí mi faktická poznámka u poslance Klause, jenom připomínám, že není možné udělit faktické poznámky, tak jeli to přihláška, tak po panu poslanci Víchovi, který se přihlásil písemně a současně se dobrovolně ujme role zpravodaje, jak jsme se domluvili na začátku. Děkuji za slovo, pane předsedající.

O potřebě změny krizové legislativy se hovoří minimálně posledních deset měsíců.

Vláda měla více než deset měsíců na to, aby připravila novelizaci ústavního zákona o bezpečnosti a zákona o krizovém řízení, který i přesto, že tam jsou rozpory a není vypořádané meziresortní připomínkové řízení a nedala na to palec Legislativní rada vlády, tak prostě vláda ho schválila. Já to považuji za špatný krok.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Já jsem přesvědčen, že to opakované vyhlášení nouzového stavu bylo protiústavní.

Tak to myslím není.

Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Omlouvám se, pane předsedo Vondráčku.

Takže prosím o přestávku v délce pěti minut. Děkuji.